Děkuji za slovo.

A tím orgánem je právě potravinářská inspekce.

A myslím si, že v tomhle ohledu mají být právě potravináři, kteří vidí, jak se nakládá s potravinami, tím klíčovým orgánem, kdo má mít kompetenci v tom zasáhnout. Myslím, že jdeme, byť to asi není jednoduché, správným směrem, a já ten návrh zemědělského výboru jsem připraven podpořit. A ještě je tam jedna poznámka.

Ale to, co je podstatné, není, abychom se předháněli, kdo byl kolikrát za rok zkontrolován a kolik institucí tam bylo, ale jestli máme systém, který bude kontrolovat to, co se kontrolovat má, a nepřijde za týden další, který bude říkat: Ne, my jsme jiná kontrola, z jiného státního úřadu. My tvrdíme, že to má být jinak. I v tomhle ohledu si myslím, že návrh zemědělského výboru jde správným směrem. Pak jsem chtěl říci ještě větu k návrhu pana kolegy Kudely využívat i potraviny, které jsou těsně před datem doporučené spotřeby. To řeknu takto natvrdo. Uměl bych si představit, že ten směr půjde třeba směrem vězeňská služba. Uměl bych si představit, že ty potraviny využije stát a sníží si tím náklady na chod vězeňského sektoru.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, pane ministře.

Jsou to provozovatelé potravinových bank a Charita Česká republika.

Pokud jde o ten spor, který se tady rozhořel, který vyvolal návrh paní poslankyně Balaštíkové, já k tomu zkusím s určitou chladnou hlavou říci racionální postoj.

Došlo k rozdělení, kdo kam bude prioritně chodit.

Takže musím říct, že ty argumenty asi úplně nesedí, protože praxe vlastně říká, že v praxi ta dohoda funguje.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi. To bylo poslední vystoupení, pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje? Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně. Ještě jednou dobrý večer, kolegyně a kolegové

Já také děkuji paní poslankyni Balaštíkové. A nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Teď šlo o pozměňovací návrh kolegyně Balaštíkové číslo 2 a já se k němu jako zpravodaj rovněž připojuji a hlásím. Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče.

Týká se to definice bylinného výrobku. Jde o to, aby ta definice byla v souladu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými látkami, sněmovní tisk 508, tudíž aby se ty definice v obou zákonech nelišily, ale byly shodné. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Krákorovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče. Pěkný večer, kolegyně a kolegové.